Navrhuji, abychom určili poslance Jaroslava Klašku a poslance Františka Laudáta. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Budeme hlasovat.

Návrh byl přijat. Konstatuji, že ověřovateli 57. schůze Poslanecké sněmovny jsme určili poslance Jaroslava Klašku a poslance Františka Laudáta. Chtěl bych vás informovat, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci a členové vlády a prosím o klid! Pan poslanec Benešík zahraniční cesta, pan poslanec Birke pracovní důvody, pan poslanec Číp zdravotní důvody, paní poslankyně Golasowská pracovní důvody, pan poslanec Grospič od 16.45 pracovní důvody, paní poslankyně Havlová zdravotní důvody, pan poslanec Jandák zdravotní důvody, paní poslankyně Kailová pracovní důvody, paní poslankyně Maxová do 16. hodiny pracovní důvody, pan poslanec Novotný Martin rodinné důvody, pan poslanec Nykl zdravotní důvody, pan poslanec Sedláček pracovní důvody, pan poslanec Šrámek zahraniční cesta, pan poslanec Volný zdravotní důvody, pan poslanec Zavadil zdravotní důvody, paní poslankyně Zelienková pracovní důvody, pan poslanec Zemánek pracovní důvody. Z členů vlády se omlouvá pan ministr Havlíček zahraniční cesta, pan ministr Chovanec pracovní důvody, pan ministr Ludvík pracovní důvody, paní ministryně Šlechtová zahraniční cesta, pan ministr Ťok zahraniční cesta, paní ministryně Valachová pracovní důvody a pan ministr Zaorálek rovněž pracovní důvody. Tolik omluvy. A nyní bychom přistoupili ke stanovení pořadu 57. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce.

Ten byl tedy původně zařazen na 6. června.

A nyní dám slovo všem těm, kteří se chtějí vyjádřit k pořadu schůze. Nejprve přednostní práva. První byl pan předseda Mihola, potom byl pan předseda Kováčik. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych chtěl požádat o zařazení následujících tří bodů na středu 17. května po třetích čteních, tedy dopoledne.

Já prosím sněmovnu o klid. Prosím, abyste se usadili na svá místa a poslouchali návrhy jednotlivých vystupujících.

Prosím o vaši podporu a děkuji za pozornost. Potom s přednostním právem pan předseda Faltýnek. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vládo, paní a pánové, přeji vám u příležitosti začátku této schůze Poslanecké sněmovny hezký dobrý den. Dovolím si vás požádat o podporu dvou svých návrhů na změnu či upřesnění programu této začínající schůze. Ten první návrh navazuje na usnesení Poslanecké sněmovny přijaté minulý týden u příležitosti projednávání onoho mimořádného bodu o panu vicepremiérovi Babišovi, kde mimo jiné Poslanecká sněmovna schválila návrh usnesení, kterým se žádá pan premiér, aby na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny sdělil, jakým způsobem hodlá pokračovat v řešení vládní krize. Proto si dovoluji navrhnout zařazení nového bodu na schůzi Poslanecké sněmovny, a to bod Informace předsedy vlády České republiky o postupu řešení vládní krize, a navrhuji zařadit tento bod na tento pátek po již pevně zařazených bodech jako první bod po těchto pevně zařazených bodech. Jako druhý bod po již pevně zařazených bodech tento pátek si dovoluji zopakovat svůj návrh z minulé schůze Poslanecké sněmovny, kdy již máme na programu této schůze zařazen bod 192, to je návrh poslanců Pavla Kováčika, Marie Pěnčíkové a Josefa Šenfelda na vydání zákona o některých otázkách spojených s převodem vlastnického práva k zemědělským pozemkům, sněmovní tisk 1046, prvé čtení.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Prosím pana předsedu Faltýnka. Hezké odpoledne, dámy a pánové, vážený pane předsedo.